Znovu žádám levou stranu sálu, aby se zdržela poznámek, zejména hlasitých, a nechala vystoupit pana předsedu Kalouska. Chtěl bych se zeptat kolegů ze sociální demokracie, proč když prosazovali veřejnou podporu na tzv. šrotovné, proč jedním dechem říkali, že to je podpora automobilovému průmyslu? Když samozřejmě ani jedna koruna z těchto dvou miliard nešla výrobcům automobilů. Ta podpora byla nasměrována k zákazníkům, aby dostali příspěvek při nákupu nového auta. Nicméně přesto to samozřejmě byla podpora automobilového průmyslu, protože díky tomuto příspěvku zákazníkům mohli výrobci automobilů ta auta prodávat. V logice pana ministra Babiše nebo pana předsedy Faltýnka to tak ovšem není. V logice pana předsedy Faltýnka z toho příspěvku měli výhodu pouze ti zákazníci a ten výrobce z toho vůbec nic neměl, ten jenom makal pro lidi. Tak si musíte vybrat, kolegové, co byla nebo nebyla podpora toho či onoho. Já myslím, že je to úplně zřetelné. Argumentace pana ministra Babiše, že výrobce z toho nic nemá, protože cenová intervence jde vůči distributorům, je stejně absurdní, jako kdybychom tvrdili, že z veřejné podpory solární energie nemají vůbec nic solární baroni. Není to pravda!

Tak nechali pana poslance Raise nedomnívám se, že to byl přímo nápad pana poslance Raise tak nechali pana poslance Raise předložit pozměňující návrh na ukončení daňové podpory biopaliv zcela identický s mým. S tím, že se to pak nějak, dovolíteli mi to slovo, zašubelí, aby se vůbec k hlasování pozměňovacího návrhu pana poslance Raise nedošlo. Nicméně hnutí ANO s panem ministrem financí by si mohlo umýt ruce: My jsme to vážně chtěli ukončit, vždyť náš poslanec podal ten pozměňující návrh. Toto pokrytectví se podařilo minimálně nasvítit tím, že zpravodaj a navrhovatel identického pozměňujícího návrhu nakonec svůj návrh stáhl a Sněmovna hlasovala o pozměňujícím návrhu pana poslance Raise. A v rozporu s veřejným prohlášením, v rozporu s tím, co deklaroval pan ministr financí a drtivá část jeho poslaneckého klubu, hlasovala proti návrhu svého stranického kolegy. To, co na tom bylo skandální, byla skutečnost, že když druhý den na tiskové konferenci pan ministr financí odpovídal na otázku: Proč vy jste nepodpořil? on se zdržel hlasování Proč vy jste nepodpořil návrh na ukončení biopaliv, když jste to veřejně sliboval?